Děkuji, pane předsedající. Vážená vládo, dámy a pánové, já jsem dlouho hledal odvahu říct opak toho, co tady řekla paní kolegyně, stínová ministryně zdravotnictví za KSČM. Já budu hlasovat proti tomuto zákonu! A teď se podívám velmi na předkladatele. To není k smíchu pane doktore Němečku, ministře zdravotnictví! Co jste to předložil! Vy jste nám tady řekl později velmi dlouze mluvil pan kolega Krákora, zpravodaj o tom, jak chcete, aby tento národ, nebo občané této republiky byli zdraví. A napálíte jenom kuřáky, což je 34 procent lidí. Kolik lidí umírá na obezitu? Ne, nesmějte se, to jsou fakta, pane kolego! Například polibky! Nic! Já bych tam dal opatření například... ... mít styk jednou za tři roky a jenom z důvodu početí dítěte! Obrovské riziko je tam! Tady jde o jednu věc.